A nyní se bavíme o tom, že tady odpustíme procenta. Ano, každý chce ušetřit. Ale bavme se, pro koho to je.

A toto vylidňování je podstatně větší problém pro region než to, jestli někdo zaplatí 40 tisíc nebo 400 tisíc jako daň z nabytí nemovitosti. Já bych tady přivítal raději než rušení tady tohoto opatření a rušení této daně z nemovitosti opatření na podporu družstevního bydlení, na podporu nájemního bydlení. Před třemi dny jsem si přečetl článek, jak Praha objevuje svět a chce stavět družstevní bydlení nebo nabídnout pozemky pro výstavbu, hromadnou výstavbu formou nájemní nebo družstevní. Prostě nejste schopni přijmout ani tady v Praze, která je nejvíc tlačena a má největší životní úroveň v rámci ekonomiky České republiky, aby se začaly stavět nové domy, nové byty.

Proto mám problém i tady s tímto návrhem a nevím, jestli budu hlasovat pro tento návrh ve vládní podobě, nebo se přikloním k některému z pozměňovacích návrhů, ale každopádně to považuji za řešení problému bydlení v České republice jako řešení od konce a ne od začátku. A velice rád přivítám, když se tady vláda chopí toho, že konečně umožní masivní družstevní výstavbu, masivní obecní výstavbu, aby opravdu občané České republiky mohli mít to základní lidské právo, právo bydlet, jako dostupné a nebylo omezeno jenom pro ty, kteří jsou schopni si vzít hypotéku na třicet let, zadlužit se u komerčních bank a jiných institucí a prostě celý život jsou nuceni splácet. Aby měli možnost si vzít i nájemní bydlení, aby bylo dostupné a bylo pro všechny. Děkuji. Nejprve pan poslanec Feri, poté pan poslanec Adamec.

Děkuji za slovo. A jistě, nestaví se. To je poslanecký klub, který dává toleranci vládě, který umožnil, aby získala důvěru Poslanecké sněmovny.

Místo toho, abyste vládu zaúkolovali a podmínili svoji podporu tím, že připraví nějaký návrh, díky kterému se bude stavět. Omlouvám se, jsou to z vaší strany jenom prázdné řeči. Děkuji. Další přihlášený si ještě musí chviličku počkat. Mám zde čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Dolínek. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych tady zareagoval, co tady povídal pan kolega Leo Luzar, prostřednictvím vaším, protože tady kritizuje, že ve třetím čtení se chováme jako ve druhém, a on se chová jako v prvním. Já si myslím, že každé město si to vyřešilo nějakým způsobem. Ten stav, ve kterém byly, jak vypadaly byty v některých lokalitách, to stálo opravdu za to a stálo by vidět ty fotky, dneska už fotky, nebo záznamy z té doby.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka, pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Luzar.

Vy a jenom vy!

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, vážený pane předsedo, ctěnému kolegovi napravo. Co jste vy dělali za třicet let tady, abyste ten slavný stavební zákon uvedli do stavu, který by byl použitelný v české zemi? Vůbec nic!. Co se týče argumentů, které tady zazněly ohledně bytového fondu, přijďte se podívat do města, které se ty byty nechalo. Dneska jsou v podstatně lepším stavu než ty privatizované! Ano, ti lidé si velice levně koupili byty, ti lidé si opravili vchodové dveře, udělali si vnitřní instalace, ale jaksi opláštění a další už je problém, protože na to ty peníze nemají ti lidé! A to je ten důvod, proč obecní bytový fond je potřeba. A jeden problém, který vznikl z privatizace, je ten, že bytový fond se postupně přeprodává.

To je také problém, který toto způsobilo, a obce nemají momentálně páku, jak to řešit. I toto jsou problémy spojené s privatizaci. A chci tady jasně říct, že Komunistická strana Čech a Moravy se velice, velice intenzivně zabývala stavebním zákonem a podílela se na přípravě toho návrhu, který dneska již je na papíře, a dá se o něm diskutovat a pevně věřím, že pomůže výstavbě v České republice. Děkuji. Další faktická poznámka, pan místopředseda Filip, poté pan předseda Stanjura.

Jsme suverénní politická strana.

Děkuji za slovo, hezké dopoledne.